Budeme pokračovat v našem jednání. Já dám slovo panu zpravodaji. Prosím o klid, protože jsme se dostali do ne úplně lehké situace, tak abychom všichni věděli, jak se z té situace dostaneme zase ven. Prosím, pane zpravodaji.

Takže jde pouze o přečíslování. Nicméně legislativní oddělení má plně v pravomoci tyto legislativně technické změny. Ano, k tomu bych chtěl poznamenat, že legislativní oddělení běžně provádí tyto úpravy na základě toho, co přijme Poslanecká sněmovna, aniž je k tomu zmocněno tímto rozhodnutím o následných legislativně technických úpravách. Na základě této debaty navrhuji, abychom odhlasovali změnu procedury a vypustili hlasování o bodu legislativně technické úpravy, které případně vyplynou z přijatých pozměňovacích návrhů. To je můj návrh, o kterém dám nyní hlasovat. Čili budeme hlasovat o změně procedury, že nebudeme hlasovat o původně schváleném návrhu legislativně technických úprav. Je to prosím srozumitelné? Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Takže jsme odsouhlasili to, že nebudeme hlasovat o legislativně technických úpravách. Nyní jsme, pane zpravodaji, pokud jsem to správně sledoval, v okamžiku, kdy bychom mohli hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Ano, nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku. Zde doplním, že výbor doporučuje přijetí zákona jako celku.